Turecko zatím ještě nesplnilo všechny podmínky, které by splnit mělo, čili podle mého názoru stanovisko Evropské komise, která říká, že Turecku bude poskytnuta tato liberalizace vízového režimu, je předčasné. Je potřeba počkat na to, až Turecko reálně splní všechny podmínky, které si liberalizace vízového režimu vyžaduje. A samozřejmě my chceme, aby v těchto dohodách do budoucna byla vždycky také doložka, že bude možné pozastavit tuto liberalizaci v případě, že pro to budou důležité bezpečnostní nebo migrační důvody. A mimo jiné součástí té dohody je také jasná readmise, pokud jde o navracení uprchlíků z Evropy do Turecka. A jenom chci pro pořádek také připomenout, že ono usnesení Poslanecké sněmovny bylo přijato až ex post. Bylo přijalo ex post, poté, kdy Evropská rada přijala závěr. To usnesení vy jste nepřijali před jednáním Evropské rady. Vy jste ho přijali až ex post , čili nemohlo být zohledněno ve vystupování České republiky. Děkuji. Sedmou interpelaci přednese paní poslankyně Dana Váhalová, která bude interpelovat pana premiéra ve věci aktuální situace v OKD. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou ohroženy tisíce pracovních míst. Probíhá řada jednání. Dle vašich slov je vláda připravena zaměstnancům OKD pomoci. Připravila a dále připravuje několik konkrétních opatření, která by měla pomoci zaměstnancům OKD a potažmo celému regionu.

Nejlepší řešení pro udržení sociálního smíru v regionu je zajištění co nejdelšího pokračování těžby co největší části OKD tak, aby byla co nejdéle udržena zaměstnanost. V kontextu dnešního ranního jednání bych se vás chtěla zeptat, jaká je aktuální situace kolem insolvence OKD a šance, že bude pokračovat těžba co největší části OKD. Děkuji paní poslankyni.

Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já chci především poděkovat ještě jednou Poslanecké sněmovně, protože včera se povedla myslím velmi důležitá věc. Včera Poslanecká sněmovna schválila zákon, který umožní odejít předčasně do důchodu horníkům, kteří odfárali alespoň patnáct let v hlubinném dole. To se samozřejmě netýká jenom lidí, kteří pracují v OKD. Týká se to i třeba horníků na Dolní Rožínce, kteří kopali uran, ale je to myslím velmi důležitý signál.

To samozřejmě výrazně snižuje to sociální napětí, které v tuto chvíli existuje kolem možného úpadku OKD. Čili to je první důležité rozhodnutí. Děkuji za to Poslanecké sněmovně. Vláda přirozeně situaci kolem OKD velmi pozorně sleduje. Čekáme teď na rozhodnutí soudu, protože uvidíme, jaký bude následný režim této společnosti poté, kdy management sám na sebe podal insolvenční návrh. A připravujeme konkrétní kroky.

Navazujeme na obdobné programy, které fungují v jiných zemích Evropské unie, včetně Slovenska. V těchto zemích v souvislosti s tím, že postupně zavírali hlubinné doly, tak zaváděli příspěvky, které poskytovali zaměstnancům, kteří museli z důvodu uzavírky dolů z jednotlivých firem odejít. A my chceme, aby takovýto sociální program fungoval i pro zaměstnance OKD, pokud budou muset ze společnosti v příštích letech odejít. Čili to je první materiál, který připravil ministr průmyslu a obchodu a bude předložen příští týden na jednání vlády. Další důležitá věc se týká aktivní politiky zaměstnanosti. Příští týden bude ministryně Marksová informovat vládu o tom, jak se daří jednat se zaměstnavateli zejména v Moravskoslezském kraji.

Chci zmínit nabídku ze strany automobilového průmyslu, který oslovil vládu a nabízí zhruba tisíc volných pracovních míst. Tady jsme připraveni v rámci aktivní politiky zaměstnanosti zaplatit rekvalifikace, tak aby tato místa mohla být využita i pro uvolňované pracovníky z OKD.

Takže chceme aktivně podpořit nabídky firem, které dneska přichází, a rádi bychom pomohli, zejména pokud jde o rekvalifikaci a zejména pokud jde o otázku podpory dojíždění do zaměstnání. To je další důležitá aktivita, kterou chceme dělat. Pozvali jsme také šéfa báňského úřadu na příští týden na jednání vlády.

A samozřejmě budeme dohlížet také na to, aby byly plněny všechny zákonné parametry z hlediska dalšího provozu OKD. To, co pokládám za důležité, je, aby firma byla schopna plnit své závazky vůči svým zaměstnancům, tzn. aby jim byla schopna vyplácet mzdy, aby jim byla schopna vyplácet eventuálně odstupné, pokud tito zaměstnanci budou muset z firmy odejít. A určitě vláda má silný zájem na tom, aby OKD zůstalo v provozu, aby pokračovala těžba, protože to by nám samozřejmě umožnilo rozložit ten tlak na trh práce v Moravskoslezském kraji do delšího období. Takže i v tomto smyslu je vláda připravena jednat s těmi, kdo budou nyní v této firmě rozhodovat. Tolik tedy velmi stručně k těmto opatřením. Jinak platí, že zítra ministr průmyslu a ministryně práce by měli navštívit Moravskoslezský kraj a budou pokračovat v jednáních tak, aby vláda rozhodovala příští středu plně informovaně. Děkuji panu premiérovi. Paní poslankyně nemá doplňující otázku. Pan poslanec Václav Klučka bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci programových priorit na státní rozpočet 2017.

Dvacet sekund, jenom něco ještě k rozpravě, která tady probíhala včera na začátku odpoledního zasedání, kdy jsme byli jako koaliční poslanci napomenuti za to, že si dovolujeme interpelovat i pana premiéra. Já chci pouze na základě této rozpravy sdělit, že my máme stejná práva jako poslanci opoziční a budeme jich využívat.

Pokud jde o moji otázku, kterou, pane premiére, chci na vás vznést.

Myslím si, že všechny občany v tomto státě zajímá, jaké jsou tedy priority vlády pro příští rok. Jak je to se střednědobým plánováním?

Děkuji panu poslanci.